I tento návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo. Předmětem tohoto návrhu jsou primárně změny vyvolané celním kodexem Unie a celním zákonem v jiných souvisejících zákonech. Většina těchto změn má terminologický a legislativně technický charakter.

Na prvním místě jde o zavedení celostátní územní působnosti těchto úřadů k provádění daňové kontroly.